6.

Pane ministře, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Ministerstvo zemědělství vyčlenilo na tyto výdaje dotaci ve výši 1,85 miliardy korun. Na marketingovou podporu značek kvality připadá částka 200 milionů korun.

Předložený návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise vydanými pro společnou zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky stanovené pro její realizaci v České republice, vydané příslušnými nařízeními vlády České republiky.

Děkuji vám za pozornost. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 146/1. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající.

Také děkuji. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Karel Tureček. Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já jsem samozřejmě o rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu mluvil i při projednávání státního rozpočtu, a to v souvislosti s problematikou Programu rozvoje venkova.